Čtyři roky později. Dva měsíce.

Tím začněme. To je podle mě oprávněná kritika.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Absolutně prostě jednoznačně. Je to jenom proto, že jste neuměli vybírat daně od firem, tak jste to zdražili běžným lidem.

Takže to je to, co děláme pro běžné občany. Protože to je okamžitý efekt. Jdete si koupit jídlo a nebudete ho mít dražší. Takže pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, pane předsedající.

Vy se snažíte vytvořit dojem, že za vše tady může ODS, dokonce i za zákony, proti kterým hlasovala.

Nyní na faktickou poznámku pan poslanec Josef Hájek, dále pan poslanec Zbyněk Stanjura a poté na faktickou ministr Havlíček.

To nám nikdo tady nevezme a skutečně budeme doplácet ještě dalších x let na to, že tady politici selhali.

Máte faktickou. Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji.

Ta myšlenka se soláry nebyla vůbec špatná.

Prosím, máte slovo. Pan ministr zmínil šest dlouhých let.

Ale nevěnoval jsem se centrální politice ani ne energetice, takže se můžu plést.

Já souhlasím s tím, že všechno nevzniklo pouze v roce 2005.

To je velmi často logika kritiky ODS v příběhu podpory solární energie.

Ale já jsem připraven v jiném bodě na podrobnější debatu.

Ale my jsme na takovou debatu připraveni.

Pane poslanče, vaše dvě minuty.

Ale on tady existuje nezávislý regulační úřad a jeho tehdejší ředitel Josef Fiřt by jistě mohl vykládat.